Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu Obdrželi jsme jednu nominaci návrh poslaneckého klubu ODS na pana poslance Vladislava Vilímce a ten byl zvolen, získal 99 platných hlasů. V té souvislosti ještě doplním, že volby se zúčastnilo 147 poslanců a poslankyň, takže ve všech čtyřech případech bylo kvorum nutné pro zvolení v počtu 74 hlasů. Zde tedy Vladislav Vilímec se stal předsedou této stále komise.